Toto usnesení přednesu podrobně v podrobné rozpravě, protože je poměrně rozsáhlé. Jenom krátce vás seznámím s tím, že chceme upozornit na to, že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně. A že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími. Věřím, že to vládě pomůže při dalším jednání.

Chceme vyjádřit podporu takovému přístupu vlády České republiky a obecně takovým opatřením, která bez zbytečného odkladu povedou k odstranění procedurálních nedostatků v místech prvního vstupu migrantů na území států Evropské unie. Nebudu to číst celé, až v podrobné rozpravě. A chceme vyzvat vládu, aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace. Toto usnesení bude rozsáhlé a já chci za nás všechny doufat, že vládě pomůže v jejím dalším úsilí o ochranu občanů jak České republiky, tak také v Evropské unii jako takové. Ještě jednou bych chtěla apelovat a vrátit se k tomu, co jsem zde řekla. Až se objeví takové návrhy zákonů, a to si nechci klást patent na rozum, tak vás chci poprosit, odložme pýchu a pokorně si uvědomme, že jsou věci, o kterých se hlasovat nedá a tento parlament ani to, že jsou pravdivé, nemůže svým hlasováním změnit. Dalším s přednostním právem je pan místopředseda Filip. Než mu dám slovo, tak ještě omluvu: pan vicepremiér Andrej Babiš se omlouvá dnes z pracovních důvodů do 15 hodin. A pan poslanec Běhounek se omlouvá dnes od 12 hodin taktéž z pracovních důvodů. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji.

Čekal jsem na vystoupení pana ministra vnitra. Ale musím říct, že ta témata, která tady dnes řešíme, jsou mnohem širší. Týkají se jak naší azylové politiky a našeho postupu nejen tady v Poslanecké sněmovně, ale případně evropských řešení azylové politiky a postupu našich ministrů na jednání Evropské rady, případně i jednání s našimi europoslanci v jednotlivých frakcích Evropského parlamentu tak, abychom se dostali k tomu, že Evropa začne postupovat svým způsobem v této situaci jednotně. Netýká se to jen českého jazyka, problémů ve školství. Týká se to samozřejmě i otázky samotného přesouvání odpovědnosti jednoho státu na druhý. Je důležité, abychom si vyjasnili, jak se postavíme k případným změnám našeho rodinného práva. Jakým způsobem se podíváme na to, když sem budeme přijímat jako azylanty lidi, kteří legálně budou mít například více manželek, jaké bude jejich dědické právo atd. To prostě je všechno realita. A my na to připraveni evidentně nejsme.

A myslím si, že při první migrační vlně v 90. letech se to alespoň zčásti podařilo, i když ne zcela. Abych byl racionální a naplnil to, co jsem řekl, dovolím si přednést v obecné rozpravě návrh usnesení Poslanecké sněmovny a svým způsobem si ulehčit situaci tak, abychom mohli potom v podrobné rozpravě o něm už jenom hlasovat. Přihlásil bych se k němu. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila velké znepokojení nad tím, že se nepodařilo ani po zasedání předsedů vlád visegrádské skupiny zabránit v evropských institucích rozhodnutí o kvótách, které deformují základní pilíře výstavby integrující se Evropy.

Za druhé, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby všemi dostupnými právními a diplomatickými prostředky zabránila uplatňování kvót na přidělení migrantů do České republiky. Aby uložila ministru zahraničních věcí vláda České republiky, aby na půdě mezinárodních institucí, zejména OSN, Evropské unie, OBSE ale i NATO, usiloval o řešení příčin vzniku migrační vlny, tedy přispěl k mírovému urovnání bojů v Sýrii, ale i v celé oblasti Blízkého a Středního východu včetně sporů v severní Africe.

A za d) aby dále vláda pracovala na zajištění státní hranice České republiky, pokud selže ochrana vnějších hranic Evropské unie.

To jsou základní věci, které považujeme za nutné, aby po tomto jednání Poslanecká sněmovna přijala jednak pro mandát vlády na vyjednávání na evropské úrovni a jednak na to, abychom i my si uvědomili priority, které nás čekají při projednávání některých návrhů zákonů. Často se topíme v balastu věcí, které nám spíše připadají okrajové, a neřešíme věci, které jsou zásadní a které jsou zanedbané dlouhodobě.

Děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi Filipovi za jeho příspěvek. S dalším přednostním právem je přihlášen pan vicepremiér Pavel Bělobrádek.

To znamená Evropy jako celku a České republiky také. Ale víme opravdu, čemu čelíme? Známe dobře rozměry této hrozby? Anebo naopak naivně uklidňujeme? Myslím, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak už s tím dávno přišel někdo jiný.